Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Dále pan poslanec Jan Zahradník chce dnešní šestý bod, bod číslo 184, zákon o ochraně přírody a krajiny, vyřadit z pořadu schůze. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Přečtu ještě omluvy. Pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se omlouvá dnes ze schůze Poslanecké sněmovny z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, paní poslankyně Ivana Dobešová se omlouvá dnes do konce jednacího dne z důvodu zpoždění letu z návratu z pracovní cesty, pan poslanec Igor Jakubčík se omlouvá do 11 hodin ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Věra Kovářová se omlouvá z pracovních důvodů do 12 hodin. To byly omluvy i pořad schůze. Budeme se zabývat body, jak byly zařazeny na program schůze.